Děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, poslanci, přeji hezký den. Dovolte mi, abych vyjádřil radost nad tím, že je nás tady dnes mnohem více, než bylo včera, kdy bohužel Poslanecká sněmovna musela ukončit své jednání, protože nebyla usnášeníschopná. Já doufám, že to není jen otázka kritiky v tisku, která se objevila dnes, ale že to je otázka odpovědného přístupu členů Poslanecké sněmovny k práci, kterou děláte. Chtěl bych říci, že jsem v tuto chvíli připraven na to, abych zastoupil místopředsedu vlády a ministra financí při projednávání jeho návrhů. Dohodli jsme se na tom předem, to znamená ještě před dnešním jednáním, s ohledem na to, že ministr financí měl předem plánovaný pracovní program, kterého se podle mého názoru musí nezbytně zúčastnit. Chtěl bych také podotknout, že sám jsem měl tu čest vykonávat funkci ministra financí čtyři roky a měl jsem také tu čest řídit rozpočtový výbor v Poslanecké sněmovně. Cítím se z tohoto pohledu alespoň částečně kvalifikován pro to, abych se za vládu České republiky a za ministra financí vyjádřil k jednotlivým pozměňujícím návrhům. Navíc vás mohu ujistit, že budu vycházet z odborných podkladů, které připravilo Ministerstvo financí.

Trvá. Mohu porušit pořadí.

Vyřazení dokdy, to tady ještě nikdy nebylo. U vyřazení se prostě vyřadí. Já bych prosil, abychom tady netvořili jednací řád. Ale já mám dotaz na pana kolegu Sklenáka vaším prostřednictvím.

Budiž. A pak je tady šest jiných bodů, kde tu ministr není, a pan premiér říká, že zaskočí. Je vidět, že není rovný přístup.

Prosím, máte slovo.

Takže já podávám námitku proti postupu předsedajícího. Tak, nyní se vypořádáme s námitkou proti postupu předsedajícího.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Bod číslo 8 přestává být součástí 20. schůze.